Než budeme pokračovat v našem jednání, nejprve přečtu omluvy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu předsedovi Miholovi. Dále je s přednostním právem přihlášen pan ministr Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jen zdůraznit, že se rozhodně nevyhýbám žádné debatě nebo diskusi o tom muničním skladu, ale byli jsme vedeni snahou postupovat podle toho, jak se situace vyvinula po příslušném usnesení vlády, kdy došlo k poměrně razantní změně režimu prací přímo na místě.

Považoval jsem to za, řekněme, dostatečnou reakci. Asi to tak pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nevyhodnotil.

Není tomu skutečně tak. To, co vládní usnesení nařídilo, to Armáda České republiky splnila obratem. Na tom místě už působí. Dále se situace, mohu říci, zklidňuje, nikoliv že se nějakým způsobem vyhrocuje. Jenom bych prosil, abychom třeba nepřilévali oleje do ohně. Nechci tady zneužívat svého přednostního práva, ale dovolím si říci ještě jednu větu. Všechny činnosti na místě probíhají pod velením Policie České republiky, a tak bych považoval za logické, že budou dotazy směřovány především tím směrem. Děkuji panu ministrovi. Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jenom velmi krátce bych chtěl říci, že to není, co si myslí Tomio Okamura. Já jsem zastáncem přímé demokracie a já jsem tady sdělil, co si myslí občané, a doložil jsem to 800 podpisy občanů Vlachovic a okolí. To znamená, prosím, nepodsouvejte mi, že Okamura tady něco říká.

Bydlí tam velké množství občanů a petice narostla na čtyřnásobek. Proto děkuji panu ministrovi, že vystoupil, ale znovu žádám vládu, aby ty občany ubezpečila a dala jim informace. Oni je nemají, a proto já v jejich zastoupení jsem se vás tady zeptal, zoufalých občanů. A znovu říkám není to žádné vyhodnocení Tomia Okamury. Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Protože nejsme v rozpravě, omlouvám se všem, kteří nemají přednostní právo a žádají o faktickou poznámku. Nemohu jim udělit slovo.